Já proti ní nic nemám, ani se dokonce necítím kompetentní, že bych byl schopen posoudit její dopady. Ale budu ministerstvu v tomto důvěřovat.

Já otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Protože není zvykem, že tisky vracíme zpátky do druhého čtení.

Šlo o to, že Jakub Michálek připravil pozměňovací návrh k tomu původnímu návrhu, se kterým rozpočtový výbor věcně souhlasil po obsahové stránce, nicméně ministerstvo mělo ještě nějaké výhrady.

A z toho důvodu se celá ta věc řešila podruhé poté, co se to druhé čtení opakovalo, jenom na rozpočtovém. Takže ta celá věc proběhla zcela řádně během jednání rozpočtového výboru jakožto výboru garančního. Nevím moc, co dělat jinak. Tak děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, asi se zde všichni shodneme, že hmotná a trestní odpovědnost politiků působících v exekutivních pozicích by měla být samozřejmostí, a přesně to navrhuje naše hnutí SPD.

Prý že tato novela se jeví jako nadbytečná, neboť již je upravena zákonem o majetku České republiky dostatečně, jednoznačně a přehledně. Dokud viníci těchto tunelů běhají po svobodě, tak je asi současná právní úprava nedostatečná. A pokud se stane, že přece jenom stanou před soudem, ztrácejí paměť a argumentují tehdejšími dobrými úmysly. A to je nakonec odvede od soudu bez postihu. No tak pak přece něco nefunguje.

Zaměstnanci svou ochranu řeší tzv. pojistkou na blbost a politici žádnou pojistku mít nemusí. Myslím, že stejnou odpovědnost musí nést i politik. Kdo totiž přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tzn. s péčí řádného hospodáře. To ale nepředpokládá vybavení odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí. Zahrnuje pouze povinnost rozpoznat, že je nutná pomoc profesionála, kvalifikované osoby, a takovou pomoc si zajistit.

Žádnou přihlášku nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, případně zdali je zájem o závěrečná slova. Prosím, máte slovo. Samozřejmě že my v SPD jsme rádi, že došlo k jakémusi kompromisu, tak jak říkal předseda pan Okamura. Chápeme, že tento náš návrh koluje ve Sněmovně už delší dobu, ale díky bohu že se aspoň ledy někam pohnuly.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl za náš klub říci, že ohledně toho původního návrhu jsme k tomu měli velké výhrady a byli jsme připraveni načíst návrh na zamítnutí, ale poté co ten návrh dostal výraznou změnu v tom přepracování a tady bych chtěl poděkovat jak kolegům z pirátské strany, tak zástupcům Ministerstva financí dostali jsme vlastně finální verzi, která je, předpokládám, opravdu průřezově akceptovatelná pro všechny, a já doufám, že ve třetím čtení ho podpoříme.

Nemáte zájem. Takže já končím druhé čtení tohoto návrhu, protože nemám žádné návrhy k hlasování. Nyní přečtu omluvy.